Další připomínka se týká otázky právních služeb a jejich úpravy, kterou zákon rozvolňuje, respektive soutěže nebo nesoutěže o právní služby. Potom také otázky všeobecných obchodních podmínek.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, paní ministryně, dobrý večer.

K debatě, která zde byla doposud. Já se domnívám, že tento zákon musí mít protikorupční prvky, protože se jedná o hospodaření s veřejnými prostředky.

Domnívám se, že jsem viděl zakázky, které měly vícepráce do limitu 20, 30 % nastaveno jenom proto, že limit byl nastaven.

Zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče. Dobrý den, děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám trochu jednodušší úlohu jako poslední řečník v obecné rozpravě, že už mnohé bylo řečeno, takže skutečně nebudu hovořit dlouho. Zmíním jenom některé věci, které si myslím, že by měly být podtrženy i ze strany poslance poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové.